Děkuji.

Děkuji za slovo.

V tuto chvíli platí jeden a půl metru a já bych se chtěl zeptat, zda v tuto chvíli máme nějakou statistiku či vyhodnocení, jak to řeší Policie České republiky. Děkuji.

A poprosím pana poslance Tesaříka. Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. V každém případě k té předchozí diskusi se přikláním také k tomu názoru, že je zapotřebí, aby byla větší ohleduplnost na našich silnicích. Takže chtěl bych jenom v krátkém vystoupení požádat o vaši podporu pozměňovacího návrhu uvedeného pod označením D1, který předkládám se skupinou sedmi poslanců. Týká se usnadnění parkování registrovaných poskytovatelů terénních sociálních služeb, kterým pozměňovací návrh dává možnost krátkodobého zaparkování v místech, kde je jinak zakázáno zastavení a stání vozidla. Nám všem je nepochybně zřejmé, jaký význam právě tyto terénní služby mají v době, kdy se daří naší moderní medicíně prodlužovat věk dožití spoluobčanů a mnoha z nich umožňují zvládnout hendikep klienta spojený mnohdy se zdravotními komplikacemi v přirozeném prostředí jeho domova. A tady lze bez nadsázky říci, že právě pracovník terénní služby, to jsou prodloužené ruce i nohy nemohoucího člověka, a jsem velice rád, že tento návrh pomůže usnadnit jejich nelehkou službu.

Tady si dovolím podotknout, že je to malý krůček vpřed pomoci těmto terénním službám, a já pevně věřím, že se někdy v budoucnu podaří nalézt shodu také s rozšířením možností i krátkodobého zaparkování na volných parkovacích místech, která jsou vyhrazena pro parkování osob ZTP, možnosti vjezdu do zákazu vjezdu tam, kde je dodatkovou tabulkou umožněn vjezd dopravní obsluze, nebo případně v nezbytně nutných případech i do pěší zóny. Jde zároveň o to, že tento návrh směřuje k obdobnému řešení, které je již uplatňováno v případě poskytování služeb zdravotní péče návštěvní službou lékaře v místě bydliště pacienta, a také tam bude zapotřebí směřovat v budoucnu naší pozornost.

Velmi tedy prosím o podporu tohoto návrhu a zároveň děkuji, pokud se takto rozhodnete. Rád bych se také ještě krátce vyjádřil k dalšímu pozměňovacímu návrhu kolegy poslance Jana Bartoška, který jsem si osvojil při načtení ve druhém čtení a který budeme hlasovat pod označením D2. Tento návrh reaguje na skutečnost, že Hasičský záchranný sbor České republiky nemá na rozdíl od většiny ostatních bezpečnostních sborů v § 18 odst. 9 zákona o silničním provozu stanovenou možnost odchylky od nejvyšší dovolené rychlosti. Zatímco Policie, Generální inspekce bezpečnostních sborů, Celní správa a Vojenská policie takovou odchylku v zákoně pro účely plnění svých povinností pro případ zásahu v krizových situacích mají, hasiči nikoliv. Hasiči mohou v současné době překročit nejvyšší dovolenou rychlost jen v případě, že při plnění svých úkolů používají vozidlo s právem přednostní jízdy, tedy takové, které je vybaveno zvláštním výstražným světlem modré nebo modré a červené barvy. Z výše uvedených důvodů považujeme proto za nezbytné usnadnit jim jejich činnost například i tím, že jim rovněž zakotvíme výjimku z nejvyšší dovolené rychlosti v tom zmíněném § 18 odst. 9 zákona o silničním provozu.

To by mělo zůstat a nadále musí zůstat i tou nejvyšší prioritou. Konkrétní organizační části Hasičského záchranného sboru České republiky stanoví ministr vnitra, podobně jako tomu činí již nyní u útvarů Policie České republiky. Lze předpokládat, že primárně půjde o vozidla záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky a tato vozidla budou vhodně označena nápisem Hasiči, což je zejména podmínkou Policie České republiky. Aby byl dodržen postup v rámci celého sboru, předpokládá se vydání generálním ředitelem ve formě interního aktu řízení závazného pro celý Hasičský záchranný sbor České republiky.

Z důvodu dalšího projednávání legislativního procesu na úrovni třetího čtení v Poslanecké sněmovně HZS České republiky chce takto garantovat, že bude dodržen nejen zákonem navržený postup, tedy výjimka se bude týkat pouze stanovených organizačních částí sboru vymezených přímo ministrem vnitra, ale bude se jednat i o vozidla přímo označená nápisem Hasiči. Vážené kolegyně a kolegové, tolik osvětlení tohoto pozměňovacího návrhu a děkuji za jeho případnou podporu.

Takže já bych chtěl poděkovat ministrovi dopravy i zaměstnancům Ministerstva dopravy i všem odborníkům i kolegyním, kolegům, kteří se do tohoto procesu zapojili. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající.